Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Dovolte mi, abych nejprve krátce shrnula, co vlastně všechno tento návrh obsahuje.

Dále tento tisk mění zákon o nemocenském pojištění. Já bych se chtěla asi trošku obsáhleji věnovat zákonu o zaměstnanosti.

Bude prováděno zjišťování všech příjmů a majetku na účtech cizinců s dočasnou ochranou. Původní návrh říkal, že i těch v zahraničí, ale budiž, alespoň na našem území podle toho, co navrhuje pozměňovací návrh.

Systémy budou na Ministerstvu práce a sociálních věcí postupně provázány tak, aby Úřad práce měl automaticky možnost některé skutečnosti reálně ověřit. Ale již na výboru pro sociální politiku jsme slyšeli, že samozřejmě nastane problém s našimi bankami, neb poskytování informací ze strany bank je samozřejmě vázáno nejrůznějšími předpisy a zákony. Při posuzování nároku na dávku bude docházet k zavedení okruhu společně posuzovaných cizinců s dočasnou ochranou, a to na základě společného bydlení a společného hrazení nákladů na život. V podstatě se přibližujeme našim dávkám. Jako příjem se pro účely nároku na humanitární dávku vylučují vyplacené humanitární dávky a rovněž prostředky poskytnuté od Dětského fondu Organizace spojených národů.

Je otázkou, jak budou cizinci s dočasnou ochranou schopni si zajistit bydlení, když je velký deficit v našem bytovém fondu, na což upozorňuje i Svaz měst a obcí ve svém vyjádření. Nově se také nastavuje kompetence okresních správ sociálního zabezpečení posoudit na žádost cizince s dočasnou ochranou, zda je tento cizinec osobou se zdravotním postižením, obdobně jako při posouzení vzniku nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé budou mít oznamovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé budou muset ohlásit nástup zaměstnance s dočasnou ochranou do pracovního poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, a to i pokud je takováto činnost v zaměstnání malého rozsahu. Budou muset nahlásit nástup zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce. Zavádí se rovněž povinnost zaměstnavatele oznamovat skončení těchto zaměstnání nebo další změny v evidovaných údajích. Postup při ohlašování těchto skutečností by zaměstnavatele neměl až tolik zatížit, neboť je prakticky shodný s ohlašováním obdobných skutečností u našich zaměstnanců, kteří jsou nemocensky pojištění.

Mělo by tak být dosaženo efektivní kontroly nelegálního zaměstnávání osob, tedy těch, kteří vykonávají závislou práci bez pracovněprávního vztahu.

Podle nové úpravy, kterou tento tisk řeší, již nebude dočasné nouzové přístřeší ve stávajícím pojetí realizováno, jak praví důvodová zpráva. Dočasné přístřeší bude poskytováno pouze osobám žádajícím o dočasnou ochranu nebo čekajícím na podání žádosti o dočasnou ochranu po svém vysídlení z Ukrajiny, a to do doby vyřízení jejich žádostí. Toto bude zajišťovat přímo Ministerstvo vnitra, což je právě ta novinka. Doba, kterou osoba stráví v takto poskytnutém přístřeší, se nebude započítávat do maximální doby pro poskytování bezplatného ubytování. V rámci tohoto zázemí bude zajištěno místo pro podání a příjem žádostí o dočasnou ochranu a jejich vyřizování.

Ale je to opravdu tak jednoduché? Je tady dostatek bytů, které mohou cizinci obsadit?

Dojde v rámci tohoto návrhu ke zpřesnění, kdy provozovatel ubytování má nárok na paušální náhradu, a po jakou dobu a jakým způsobem bude osobám s dočasnou ochranou bezplatné ubytování poskytováno.